103.

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 346 a stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu jako sněmovní tisk 346/2. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl hlavní výsledky plnění státního rozpočtu ČR za první pololetí 2014.